Děkuji, pane předsedající.

Děkuji panu ministrovi. Děkuji vám, pane ministře, za poměrně vyčerpávající odpověď.

V současném stavu vývoje. Pan ministr se chystá k doplňující odpovědi.